Je tedy ale i řekněme férové připomenout, že současný ministr školství již ustanovil pracovní skupinu.

Jak tedy dále?

Děkuji. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Lesenská a připraví se pan poslanec Kobza.

Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o zařazení bodu Jako bývalá krajská ředitelka Úřadu práce jsem měla možnost dlouhodobě sledovat a poznat starosti a potřeby našich občanů. Tyto zkušenosti mě utvrdily v tom, že naším největším úkolem je pomoci občanům v těžkých časech a najít řešení, která jim pomohou překonat jejich finanční starosti. Bohužel však z mailů, které jsem obdržela, vyplývá, že vládou navrhovaná řešení nejsou dostatečně účinná a občané nejsou přesvědčení, že vláda nabízí skutečná řešení pro současnou drahotu.

Je naší odpovědností zajistit, aby lidé měli jistotu a stabilitu, a že vláda nabízí řešení, která jsou účinná a pomohou jim překonat tuto krizi. Proto navrhuji nový bod na program 52. schůze s výše uvedeným názvem Jak bojuje vláda proti současné drahotě. Je nesporným faktem, že členové vlády o zvýšené inflaci za předchozích vlád neustále hovoří jako o Babišově drahotě, koneckonců měli to i ve svých volebních heslech. Avšak skutečnost je taková, že současná inflace je vysoká a bezpochyby ovlivňuje životy nás všech. Lidé se obávají o svou existenci, neboť se ceny základních životních potřeb neustále zvyšují. Vede to k nedostatku finančních prostředků a stresu. Je nutné, abychom jako Poslanecká sněmovna diskutovali o tom, jak vláda proti tomu bojuje a jaké kroky podniká k řešení této situace. Rozhodně by to všechny lidi velmi uklidnilo. Nejsem přesvědčená, že vláda přijala všechna možná opatření ke zlepšení a zda ta opatření, která přijala, jsou účinná. Jako poslankyně, která se zajímá o sociální otázky, chci proto vládu vyzvat k diskusi. Chci slyšet, jakým způsobem vláda plánuje řešit současnou drahotu a co mohou udělat poslanci, aby pomohli občanům, kteří se obávají o svou finanční budoucnost. Je nezbytné, abychom jako zástupci občanů věnovali pozornost této kritické situaci, abychom se spojili k boji proti současné drahotě a zajistili, že naši občané budou mít finanční jistotu a stabilitu. Je naší povinností, abychom hledali řešení těchto problémů, která pomohou občanům tuto bezprecedentní situaci překonat. Proto vás žádám, abyste podpořili tento bod, a navrhuji jeho zařazení za již pevně zařazené body. Ale protože toto jsem navrhovala před návrhem, který podal pan kolega Michálek, tak si dovoluji toto změnit a žádám o zařazení tohoto bodu za body navrhované panem kolegou Michálkem. Děkuji. Ano, děkuji, paní poslankyně.